Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš pracovní důvody, Jan Hamáček zdravotní důvody, Jana Maláčová pracovní důvody, Lubomír Metnar pracovní důvody, Tomáš Petříček pracovní důvody, Robert Plaga pracovní důvody, Miroslav Toman pracovní důvody, Adam Vojtěch zahraniční cesta. To je z omluv pro tuto chvíli vše.

Poté bychom projednávali další body dle schváleného pořadu schůze zákony v druhém a v prvém čtení. Ptám se, zda je někdo, kdo má zájem vystoupit k pořadu schůze.

Signalizují mi tu kolegyně a kolegové, že špatně slyší. Chápu to tak, že se k pořadu schůze nikdo nehlásí.